Předpokladem evropské politiky je, přátelé, že budete tady doma vládnout podle pravidel, takže tohle jsou sny.

A bude sbírat 101 hlasů. A když se nebudeme snažit, tak bude vládnout za trest takto pořád až na věky věků.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážení poslanci, vážení občané. Já jsem rozhodně pro digitální Česko, pro moderní Česko, které bude přívětivé k občanům, které opravdu usnadní práci atd.

Ono se v médiích inspiruje rádo. Bohužel reálné skutky jsou velmi jiné. Já mám rozsáhlé zkušenosti z hlavního města Prahy.

Ono současní ministři, kteří byli v předchozích vládách a také s IT měli co do činění, třeba pan premiér, za jehož úřadování na Ministerstvu financí byla zadána jedna opravdu velká zakázka, a tou je EET. Tato zakázka nejdříve byla vysoutěžena, pak tato soutěž byla bez dalšího komentáře zrušena a bylo přistoupeno k jednacímu řízení bez uveřejnění a celkové náklady jsou 9,5krát dražší než v předchozí otevřené soutěži.

Stejné problémy jsou na krajích atd., takže vás prosím, ušetřete nás vašich planých slibů a raději začněte reálné problémy řešit.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jsme zde dnes v situaci velmi vážné. Je zde vláda menšinová. Já bych možná prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Zaorálkovi řekl, že z mého pohledu je ta vláda velmi sjednocena, protože nerozhoduje až tak úplně ve sboru, ale rozhoduje jako manažerský celek, rozhoduje ten, kdo stojí v jejím čele, a to kouzlo, a nejenom kouzlo, ale právě to, co je hodnotou té demokracie, že rozhodujeme v konsenzu po diskusi, tak to tady bohužel dostává na frak. A teď nemyslím jenom na rovině exekutivy, ale hlavně na rovině Poslanecké sněmovny.

Tak budeme o těch věcech diskutovat hodiny a potom na základě nějaké získané kompetence rozhodneme. A budeme to rozhodnutí respektovat. Ale představa, že bude Sněmovna fungovat jako firma, že budeme stát řídit jako firmu, je lichá a je hlavně nebezpečná. Nechci tady rozebírat nějaké detaily z programového prohlášení vlády. Mnohé tady bylo řečeno. Já bych se spíše pozastavil jenom velmi krátce a jednou možná trochu odlehčující poznámkou nad tím, jak to programové prohlášení vznikalo. Je otázka, jestli to není zdroj nebo výsledek nějakého plagiátorství, protože tady vláda prošla programy ostatních politických stran zde ve Sněmovně, vybrala z nich to líbivé, to do toho programu dala a nyní očekává, že bude en bloc získávat podporu od ostatních politických stran. Kdo máte děti, tak možná s nimi sledujete Večerníček a vzpomeňte si na pohádku o tom, jak pejsek a kočička vařili dort. A nevím, jestli to programové prohlášení nesměřuje právě k tomu, protože blbě může být nám občanům v České republice třeba právě proto, že když jenom namátkou vezmeme všechno to, co tady je slíbeno, tak se nám nedostává minimálně 10 mld. v rozpočtu třeba proto, že dostává na frak právní stát, jak nakonec vláda prokázala už dnes ráno při svém rozhodování, kdy tady nerespektuje platné smlouvy a dohody, ke kterým se stát zavázal, třeba proto, že v tom programovém prohlášení najdeme zjevně populistické kroky, otázka slevy nebo respektive odpuštění u seniorů a dětí v případě cestování. To zaplatí kraje, nebo kdo?

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Výbornému a prosím, aby se dostavil k řečnickému pultu pan poslanec Vlastimil Válek, a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Pardon, omlouvám se, pan poslanec Bělobrádek, faktická poznámka. Omlouvám se. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající.

To už jsme tady viděli dlouhé měsíce. Vláda bude přicházet s návrhy, ty když projdou ve Sněmovně, tak slavná bude vláda. Když ve Sněmovně neprojde, tak za to budou moct buď zlé tradiční strany, nebo zlé netradiční strany. A to bude celý výsledek, to znamená, my budeme v podstatě v takových kleštích a pan prezident bezpochyby bude teď v situaci, kdy bude říkat: tak se dohodněte, a když se nemůžete dohodnout, tak já tady nechám vládnout tuto vládu bez důvěry, tuto vládu, která nemá podporu Poslanecké sněmovny.